Věřím, že kolegové a kolegyně k vašemu stanovisku a k věcné argumentaci při svém hlasování přihlédnou.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Vrátíme se tedy k hlasování o zákonném opatření.